Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 71. schůze Poslanecké sněmovny.

I směrem k omluvám odkazuji na 70. schůzi a doplňuji ještě tři další došlé omluvy.